Vývoj bezpečnostní situace v Evropě zvyšuje poptávku po vojenském segmentu trhu, především po velkorážové munici, přičemž Explosia, akciová společnost, v této oblasti patří mezi pět nejvýznamnějších světových producentů.

Každým rokem ale tato společnost zvyšuje díky prováděným investicím v řádech desítek milionů korun výrobní kapacity.

Na příští rok se plánují investice do výroby ve výši 200 milionů korun, v následujících letech až půl miliardy korun. Čili je tady jasné, že nejde o otázku financování, ale spíš u navýšení kapacity o časovou náročnost, která je třeba potřeba pro získání povolení, realizace investičních záměrů a další věci, které pomohou navýšit výrobní kapacitu této společnosti.

Děkuji panu premiérovi.

Asi z této stránky jsem to myslel, ne z toho důvodu, že bych si představoval, že stát se zbaví takto významného podniku. Pan předseda vlády má zájem ještě reagovat. Já jsem říkal jednu větu, kterou tady zopakuji, že o potřebě vybudování budoucích společných výrobních kapacit tuzemských podniků obranného průmyslu je možno vést kvalifikovanou diskusi. Tuto diskusi je možno vést, nechci ji tady předjímat.

Takže na jedné straně tu zaznívá neoficiálně, možná někde i oficiálně určitá forma kritiky, ale na druhé straně právě tady vyjadřují spokojenost s činností Explosie.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já vám nyní připomenu přibližně část vašeho projevu, který je osm let starý: